Tahle brožura je strašně důležitá. Tady je jedna strana o tom, jak se někteří lidé bojí chodit na prevenci co kdyby náhodou? Ale co kdyby náhodou, nedej bože, vám zjistí rakovinu prostaty nebo prsu, tak naši lékaři, pokud je to včas, vás stoprocentně vyléčí.

My jsme přišli s projektem, že postavíme v Praze, ano, dobře slyšíte, v Praze, nejmodernější onkologickou nemocnici na světě. Takových specializovaných v Evropě, velkých, je jenom šest. Pan ministr, který tady není, protože ho to nezajímá, šel na výlet do Portugalska.

No a ty peníze jsou kde teďka? Už slyším různé hlasy kmotři se vracejí.

Stačilo jenom chodit po světě. Takže tohle je ten základ.

A ty další projekty IKEM, stavíme, ano, za miliardu nový pavilon na transplantace. Čeští lékaři jsou nejlepší v Evropě.

Mimochodem asi všichni zapomněli, že jsme měli Národní plán na investice do roku 2050, tam máte všechno napsané.

Tak já pevně doufám, že to všechno zvládnete.

Jak je to možné? Takže nevím proč. Termín čerpání je 23, čas rychle běží. Takže bych poprosil pana premiéra, kdyby se na to podíval, protože evidentně to ministerstvo teďka nefunguje.

A máte tisíc miliard v Modernizačním fondu díky nám, a tisíc miliard evropských fondů, takže začněte už konečně čerpat! Takže prosím vás, peněz máte jak želez, tak zkuste něco s tím udělat.

A hlavně ti, kteří mají rakovinu bohužel v rodině, statistika je 10 % riziko, že se to vyskytne i u těch, kteří jsou v té rodině. Já si myslím, že to je nejdůležitější projekt, který jsme začali, který jsme připravili, a tato vláda stačí, když v tom bude pokračovat.

Vláda pětikoalice by si měla uvědomit, že rozhodnutí, které děláme nyní, to znamená, že vláda bere 14 miliard českému zdravotnictví, ovlivňuje významně naši budoucnost a má zásadní dopad pro fungování českého zdravotnictví a přístup pacientů ke zdravotní péči.

Takže můžete se zeptat kolegů na ministerstvu.

Takže pozor, tady nemluvíme o tom, že by současná vláda rozhodla, že nebude navyšovat příjem zdravotního rozpočtu a řekla: nebudeme navyšovat pojistné za státní pojištěnce, zmrazíme to na současné úrovni. Je to ještě mnohem horší.